Pokud jde o to, že to je nad rámec MiFID II, ano, je to do jisté míry nad rámec, ale jak říkala paní ministryně, MiFID to nezakazuje, a naopak říká, že je vhodné rozšířit požadavky na nahrávání dle vyspělosti kapitálového trhu v konkrétní zemi, dle úrovně finanční vzdělanosti, nastavení motivace a provizního systému distributorů, rozvinutosti přeshraničních obchodů a tak dále. Takže my reagujeme na konkrétní stav u nás. A řekněme si otevřeně, že v tomto směru ještě nejsme na úrovni tradičních tržních ekonomik, kde prostě lidé se svými úsporami nebo investicemi pracují mnoho desítek let. Samozřejmě pokud to uvolníme, tak pravděpodobně kultivace trhu bude podstatně pomalejší. A jinak prostřednictvím pana předsedajícího tady panu poslanci, mému předřečníkovi.

Teď mě nechytejte za slovo. Do té doby jsme žádnou kompetenci ve vztahu k této agendě neměli, takže jsme těžko mohli jaksi zasahovat do toho, jak ten byznys probíhá, pokud jde o stanovení nějaké...

Tak jenom si uvědomme, že není tak jednoduché zákonem některé věci stanovit. A mimochodem lichva není ani tolik o úrokové sazbě jako o podmínkách, za jakých je ten úvěr poskytován. Samozřejmě se hlásíme k odpovědnosti, která nám ze stávající legislativy vyplývá. My jsme požadovali po některých, dokonce renomovaných bankách, jejich investičních zprostředkovatelích, nahrávky, které existují, protože oni je léta nahrávají, a v některých konkrétních kontrolních akcích nám byly ty nahrávky odmítnuty v podstatě s jednoduchým zdůvodněním. My radši zaplatíme několik milionů pokutu do státního rozpočtu, než abyste slyšeli ty nahrávky, a co na nich je. Takže takový je stav investičního trhu. Děkuji vám za pozornost. Jenom pro zajímavost, poslanec poslance oslovuje prostřednictvím, takže pane guvernére, vy vlastně můžete přímo, nemusíte mým prostřednictvím. Pan předseda Stanjura do rozpravy.

Miliony! A je 50 stížností. Přitom není pravda, já jsem tady už jednou říkal, že všechny hovory, které se týkají obchodů nebo mohly vést k uzavření obchodu, se nahrávat musí. Ale to není žádná pravda. V tom návrhu, který schválil náš rozpočtový výbor a který taky schválil Senát, se říká, že všechny obchody, které vedou nebo mohou vést k uzavření obchodu, se musí nahrávat. A pak je možnost samozřejmě té kontroly.

Padesát ku milionu. Žádný problém není, ale chceme nové pravomoci. Říká se tomu prevence. A já tomu říkám zvyšování regulací, pravomocí státu a zmenšování role sebevědomého a zodpovědného občana. Takže není to tak, jak vy to podáváte, že buď nic, nebo všechno.